Když se podíváme do té analýzy Ministerstva vnitra, tak tam celá řada čísel je. Ten negativní dopad na ekonomiku je tam vyjádřen částkou 204 miliard korun minus. To je přece vážný signál pro to, abychom vedli věcnou debatu a snažili se zabránit možným negativním dopadům a rizikům. O to spíš, že prostě půjde o normu, která nemá platit jeden rok. To je norma, která by tady měla být s Českou republikou a s občany mnohem déle.

A náš zájem je, a to tady slyšíte od všech, přispět k tomu, aby se v České republice stavební řízení urychlilo a zjednodušilo. A co je k tomu nezbytně nutné? Přesně analyzovat příčiny těch současných 246 dnů. A samozřejmě tady se přidáváme ke konkrétním principům, za které také chceme bojovat a které bude obsahovat i ta naše komplexní úprava, ten komplexní návrh, na kterém pracujeme. Vyhneme se tomu dramatickému mega stavebnímu úřadu, který představuje riziko, ale posílíme a podpoříme kroky, které jsou rozumné.

Tohle je jeden z problémů, který má Česká republika. A tady je namístě říci ne, rozhodne v tu chvíli druhoinstanční orgán, s tím souhlasíme a tohle se do stavebního zákona určitě dostat má. Aby se to nepletlo, nesouhlasíme s fikcí stavebního povolení. Na to prostor podle mého přesvědčení není.

Pokud chceme po občanech, aby splňovali přesně všechny zákonné lhůty, tak to tak má činit i stát. A má k tomu mít příslušné nástroje, a v tomto směru budeme určitě podporovat fikci souhlasu či souhlasných vyjádření i ve vztahu například k vlastníkům sítí. To jsou principy, které zastáváme a za kterými stojíme. Co bude důležité z hlediska i dalšího například soudního přezkumu, a s tím se také ztotožňujeme, aby nebylo možné uplatňovat připomínku, která nezazněla v tom předchozím projednávání a vzniká třeba nově. To jsou konkrétní důležité principy, které by se v tom zákoně objevit určitě měly. Co pokládáme za důležité i z hlediska územního plánování, aby opravdu měly obce možnost co největších nástrojů a možností, jak pořizovat územní plány. Bojujeme za to, aby se v České republice nejen stavělo rychle, ale aby se také stavělo dobře. Důležitá podmínka k tomu je, aby co nejvíc obcí a měst mělo kvalitní územní plány. Já jsem tady zmiňoval ten příklad nového § 96b, tedy závazného stanoviska orgánu územního plánování. Co to způsobilo?

A zabrali jsme jejich čas. A to je škoda, protože to by byla cesta, jak zkvalitnit proces stavění v České republice. Aby dál mohly pořizovat územní plány prostřednictvím kvalifikovaných osob nebo tzv. létajících pořizovatelů. Budeme samozřejmě bojovat za to, aby co nejlépe fungovaly úřady, které to dnes mají na starosti při výkonu státní správy. Ale budeme také plédovat za to, aby pokud budou mít samy kvalifikované pracovníky, tak aby mohly pořizovat územní plány i touto cestou. A pokládáme za důležité, aby se podařilo v tomto ohledu vyvážit veřejné zájmy a také zájmy měst, obcí a krajů.

Přináší a to myslím velmi vážně zásadní zásah do současné podoby krajských úřadů. Říkáme, že chceme větší zastupitelnost, ale dneska třeba na krajích ty odborné úseky fungují právě tak, že jsou tam v jedné kanceláři lidé, kteří se věnují třeba ochraně životního prostředí, ochraně přírody a krajiny nejen z pohledu stavebních záměrů, ale i z jiných dalších agend, které mají na starosti. V okamžiku, kdy vyvedete ty, kteří se budou pak vyjadřovat čistě ke stavebním záměrům, do toho nového mega stavebního úřadu, tak tam jich možná bude víc, pokud budou ochotni přejít, ale budou zase chybět na těch samotných krajských úřadech. A podobný problém nastane ve městech, resp. v obcích s rozšířenou působností. A to, co zaznívalo opakovaně. Celá řada těch lidí má přece, většina těch lidí má přece svoji vlastní vůli a budou zvažovat, jestli odejdou z režimu zákona o úřednících samosprávných územních celků, ze svého prostředí, ve kterém se samozřejmě odborně vzdělávají, ve kterém fungují, aby přešli někam, kde to dobře neznají. To pokládám za významné riziko. A když říkáme, že zájem je společný, prosím, dokažte to také tím, že budete naslouchat konkrétním věcným připomínkám a budete odpovídat na to, co se vám předkládá jako nejenom naznačení, ale popsání vážných rizik toho vládního návrhu. Já jsem samozřejmě nemohl věnovat tolik času konkrétním odrážkám. Věřím, že na to ještě bude prostor. Že bude prostor i na to, abyste třeba přehodnotili ten plán jít cestou garančního výboru nestandardně v podobě hospodářského výboru.

To jsou všechno kroky, které mají přispět k tomu, aby s jistým nadhledem měla ta norma šanci projít Poslaneckou sněmovnou a byla ve výsledku lepší, než je ten v současnosti předkládaný dokument. To je společný záměr. Ten zákon tu má být opravdu delší čas.